Také děkuji.

Prosím, máte slovo.

Protože sami pro občany neodvádíte žádnou práci a občané začínají být zoufalí z toho zdražování, které vy prostě absolutně neřešíte. A já myslím, že to jenom dokazuje, kdo tohleto vidí, že vy nemáte žádné řešení pro občany.